Že to respektují, ale chtějí, aby to platilo pro všechny. S přednostním právem ještě vidím pana předsedu Bendu. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom rád, abychom procedurálně rozhodli, jaké bude další pokračování. Teď máme zařazené volební body, ale jménem koaličních klubů navrhuji, abychom samozřejmě až budou přerušeny body na volby a budou vykonány volby abychom se sešli v 16 hodin dnes jen k vyhlášení výsledků voleb, to znamená na pět minut, které pan kolega Kolovratník tady předsedajícímu sdělí, a bude to opravdu jen těch pět minut, a abychom pak v této schůzi pokračovali v pátek v 9 hodin ráno, protože zítra máme zařazenu mimořádnou schůzi svolanou na návrh opozice.

Tak si musí příště opozice rozmyslet, jestli chce trápit STAN a mimořádnou schůzi, nebo vládu jako celek. Navrhuji, abychom přerušili po vyhlášení voleb do 16 hodin, pak je pět minut na vyhlášení výsledků voleb a pak pokračování v pátek v 9 hodin ráno.

Ano. Dovolte, abych ho nejdřív stručně okomentovala.

Všichni to známe.

Upozorňuji, že se domnívám, že jde o porušení ústavy, minimálně jednacího řádu. Také děkuji. Protože zazněly dva procedurální návrhy, žádné další přihlášené nevidím, budeme bezprostředně hlasovat. Prosím tedy, abyste se přihlásili opětovně svými kartami. Zopakuji pořadí, v jakém budeme o přednesených návrzích hlasovat.

Kdo je proti? Hlasování číslo 127, přihlášeno 175, pro 80, proti 85. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bendy a ten zní, že tato schůze bude po dnešní 16. hodině, kdy budou vyhlášeny výsledky voleb, přerušena do páteční 9. hodiny ranní. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 128, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 78. Návrh byl přijat.

Nyní tedy přistoupíme k pevně zařazeným bodům programu, kterými jsou volební body.